Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Miroslav Janulík, který, budeli souhlasit, se stane zároveň jeho zpravodajem.

Zatím tomu tak není. Tak.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Tato koncepce nebyla této ani minulé Sněmovně představena.